Také jako jedna z mála českých firem dostává dividendy od svých zahraničních dceřiných společností. Od roku 2006 do roku 2015, tedy za deset let, obdržel Agrofert ze zahraničí, když peníze přišly do České republiky, 22,9 mld. korun dividend. To jsou peníze, které naše firmy v zahraničí vydělaly, a my jsme ty peníze vzali do České republiky. Pro ilustraci uvádím, že do České republiky přišlo za stejné období celkem 83 mld. korun dividend, to znamená, že firmy Agrofertu se na tomto čísle podílí více než čtvrtinou, 26,6 %. Firmy Agrofertu na rozdíl od jiných nevyvádějí peníze ven jako jiné korporace, ale naopak je přinášejí ze zahraničí zpět do České republiky, investují zde a zaměstnávají další občany.

Ale není to nelegální. My jsme chtěli, aby tady zahraniční firmy investovaly, a když zaplatí korporátní daň, tak samozřejmě mají právo si vzít tu dividendu. Jiná věc je samozřejmě, že Finanční správa se soustředí na daňový základ, který tyto firmy vykazují, aby skutečně nesnižovaly uměle daně u nás.

Mimochodem zajímavé by bylo vědět, kolik z těchto offshorových firem vlastní bývalí nebo stávající politici a kolik z nich jsou takzvaní solární baroni.

I můj ministerský plat posílám na program samoživitelky. Nadace nadále pomáhá hendikepovaným dětem, seniorům, studentům ze sociálně slabých rodin a pak také dobrovolným profesionálním hasičům. V projektu Sportovní centra nadace Agrofert sportuje po celé republice více než 1 300 dětí, které si mohou vybrat ze široké nabídky sportů.

Ale já jsem žádnou dotaci nedostal. Dotace byla poskytnuta podle pravidel, proto já nemám co vracet. Nikomu nevznikla žádná škoda. Nicméně abych ukázal lidem, že mi skutečně nejde o peníze, protože jak je známo, i když to nerad říkám, jsem miliardář , navýšil jsem rozpočet nadace právě o těch 50 milionů.

Výčet všech výsledků resortu by zabral několik hodin, takže stručně připomenu alespoň ty nejvýznamnější.

Je potřeba také říci, že naše koaliční vláda snižuje daně, ať už formou nižší DPH, vyšším daňovým zvýhodněním na děti, zavedením školkovného, nebo vrácením slevy pro pracující důchodce. Za minulý rok to bylo 22,5 mld. Zlepšujeme stav státní pokladny, zvyšujeme platy ve veřejné správě, a to policistům, hasičům, učitelům, vojákům a dalším. I díky této práci se Česká republika svou výší dluhu stále může řadit mezi nejméně zadlužené země Evropské unie, přičemž my chceme tento trend udržet a již druhý rok po sobě se nám to daří.

My jsme jedna z nejméně zadlužených zemí Evropské unie a to je skvělé. To představuje absolutní pokles o 10,4 mld. korun. A kdo nás tu nejvíc zadlužil v minulosti? No pan nejlepší ministr financí Kalousek! Je to spočítáno na den. Ano, stále si stojím za tím, že lze Ministerstvo financí řídit jako firmu.

Dále Ministerstvo financí v lednu 2015 začalo jako první české ministerstvo v historii zveřejňovat podrobná data o svém hospodaření ve formě otevřených dat, a to navíc v přehledné a uživatelsky přívětivé aplikaci Supervisor, která byla mimochodem Fondem Otakara Motejla oceněna jako nejlepší aplikace založená nad otevřenými daty vůbec. Nečekali jsme, až nás k tomu donutí registr smluv.

V roli ministra plním své sliby. Jedním z nich byl i ten, že nebudu navyšovat daně a že je efektivně vyberu. Proto jsme prosadili daňovou Kobru, která státnímu rozpočtu zachránila více než 4,1 mld. korun. Zavedli jsme kontrolní hlášení na DPH, prosadili elektronickou evidenci tržeb, která je jedním z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky. Jako první ministr financí prosazuji moderní regulaci hazardu po vzoru nejvyspělejších zemí západní Evropy. Praha přestala být daňovým rájem. Tady chodila kontrola jednou za 200 let, vážení.

A není to málo peněz.